Ale já bych ta jména chtěl slyšet od vás.

A premiér Petr Fiala?

Protože vy nemluvíte, tak já to tady interpretuji. Tak já nevím. V každém případě mě zajímá jiná věc a neříkejte mi, co mám komentovat a co ne.

Chci říct jednu věc.

Vám to připadá správně, pane premiére? Ne, já jsem říkal, že můžete komentovat.

A nemusím překládat.

Vy chcete umlčovat opozici.

Pojďte opravdu na ten mikrofon a řekněte to. Já se vás ptám jako premiéra České republiky.

Tak co na to mám říct? Takže tohleto opravdu není správný přístup.

Prosím, máte slovo.

Já se musím na začátku jenom ohradit proti tomuto naprosto nehoráznému urážení premiéra této země. Já myslím, že to sem skutečně nepatří. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal, tedy k návrhu programu schůze. Dovolte mi navrhnout zařazení nových deseti bodů do programů této schůze Poslanecké sněmovny.

První je Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o pět členů. Druhý bod je Návrh na odvolání předsedy dozorčí rady Státního zemědělského a intervenčního fondu. Dále je to Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního zemědělského a intervenčního fondu, tří členů. Dále je to Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic, pět členů.